Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych stručně připomněl návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze a další související zákony v oblasti odměňování členů zastupitelstev.

Uvolnění členové zastupitelstev mají i nadále ze zákona nárok na měsíční odměnu ve výši stanovené nařízením vlády, neuvolněným členům zastupitelstva může být měsíční odměna poskytnuta, ale rozhodnutí o tom, zda bude přiznána, a stanovení její výše je vyhrazeno zastupitelstvu územněsprávního celku.

Stanoví se nárok na odchodné ve výši jeden plus tři dosavadní měsíční odměny, to znamená ve výši jedné měsíční odměny, na které je přičítán násobek měsíční odměny podle počtu let, po kterou daný funkcionář svoji funkci vykonával. Děkuji panu ministrovi.

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající.

Dovolím si jenom podotknout ve stručnosti, čeho se to týká.